To by mě velmi zajímalo. Zaznělo to tady už několikrát, je to prostě zaměřeno pouze na určitou část zvířat.

Ať se na mě nezlobí ti aktivisté, kteří tam předvádějí na Malostranském náměstí to, co předvádějí, protože absolutně ignorují problémy jiných zvířat.

Já jsem tady několikrát navrhoval, abychom se zabývali častokrát zbytečně pronásledovanými, nechci říci slovo vyloženě týranými osobami, které nahánějí exekutoři a účtují si několikanásobně poplatky za to, když exekuce jsou vícenásobné, místo toho, aby byly jednotné. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik a připraví se paní poslankyně Válková. Prosím.

Prosím pěkně, zemědělský výbor, který, bych řekl, má a nechme stranou ty pokrytecké řeči o tom, co by se mělo zakázat, ale dovoz sem může pokračovat, to je velké pokrytectví. Ničíme mimochodem jednu z největších fabrik, kterou tady máme v oboru, KARA Trutnov. Tak jako dobře, zemědělský výbor, tomu to náleží věcně, přijal velmi rozumné kompromisní řešení, které zabrání dalším sporům o kompenzace podnikatelům, kterým bereme jejich podnikání. Podle mého soudu tu věc vyřešíme právě tím, že podpoříme návrhy zemědělského výboru a přestaneme už se tady o to přetahovat, protože jestli příště bude před Sněmovnou nebo na Malostranském náměstí tábořit jakákoliv jiná nátlaková skupina, a tvrdím, že jde o nátlakové skupiny podobně jako nedávno v některých tématech okolo registru smluv, a pokud jim budeme dále podléhat, potom jsme tady zbyteční, nechť sem nastoupí oni a hlasují o těch věcech oni. Děkuji vám. Nyní paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Junek s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně. Pane předsedající.

Děkuji. Nyní pan poslanec Junek s faktickou poznámkou. Prosím. Děkuji za slovo.

Já jsem navštívil jednu z těch farem, žádného týrání jsem si tam nevšiml. Ale o tom to právě je.

To je ten důvod toho, proč jsme to předkládali. Jednomu to vadí, druhému to nevadí. Komu to nevadí, nepodpoří to. Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Jiří Mihola.

Ale trvám na tom, a včera jsem to říkal i na naší tiskové konferenci, etické záležitosti jsou spojité nádoby. To není oddělené. Tady se musím vymezit i vůči kolegovi Zlatuškovi vaším prostřednictvím. A při vší úctě, prostě není možné, aby člověk zůstal v pozadí.

Předložím tento návrh k projednání a věřím, že ti, co dnes podpoří zákon na ochranu zvířat, se nebudou bát zvednout ruku také pro tento senátní návrh. Faktická poznámka pana poslance Kováčika. Prosím.

Je to demagogie, stejná jako ta otázka, komu vadí, že se zabíjejí kožešinová zvířata. To je ale vedlejší, co jsem chtěl sdělit.

Proto, jestliže chceme vytvořit určitý prostor, aby se přece jenom pokusil prosadit zdravý rozum a sjednotit trošku přístup k pozměňovacím návrhům, dávám procedurální návrh na vrácení do druhého čtení. Děkuji.

Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.